Já si tedy nepamatuji, že bychom tady cokoliv řešili z toho, co už tady třeba také jako nápady zaznívalo, ať už je to zabavování nejenom tedy už řidičských průkazů, což už funguje a docela dobře funguje i jako odstrašení dnes, ale že bychom tady třeba měli návrhy, které budou tady tuto oblast řešit. Paní ministryně spravedlnosti tady ani není, ta tedy sem zavítá tak málokdy, že to je spíš výjimkou, když tady s námi je, ale myslím, že u takového zákona by si tu debatu vyslechnout měla i ona. A paní ministryně spravedlnosti je zodpovědná dneska za to, jak právě stát v téhle oblasti je a není úspěšný.

Celá ta problematika tedy leží podle mě v téhle rovině. To znamená, podívat se na vymáhání. Naprosto souhlasím s tím, že zodpovědní za své děti jsou primárně rodiče.

A já vím, že tady prostě budeme slýchat, že jsme tedy necitliví, nesociální, protože nechceme pomoci těm dětem, že už tady zaznívá ta rétorika takto nastavená. Ale to chci předem odmítnout, protože nám jde přesně o to, aby se k těm dětem dostalo to, co jim náleží, aby měly pokryté veškeré své potřeby, ale aby tu povinnost prostě splnil ten, kdo ji primárně má, a to je rodič. A v tomhle musí stát napnout veškeré své síly a v tom se prostě tady několik let nic neděje.

Tak se věci mají. A tady je vidět, jak tedy vůbec vláda přemýšlí. Vláda přemýšlí jenom, kde najít další možnost přerozdělovat peníze, jak hodit povinnost na někoho dalšího a ještě zaplatit nemálo úředníků, kteří se o to budou starat.

A my tady teď řešíme i půlbilionový schodek rozpočtu, zítra bychom ho měli řešit konkrétně, a teď vlastně vymýšlíte místo toho, abychom se podívali, kde v tom státním rozpočtu také ušetřit, další výdaje.

To znamená zlepšení sociálního systému stávajícího a zároveň tedy ruku v ruce s tím řešení na Ministerstvu spravedlnosti ve vymáhání. Zároveň také nemohu opomenout ještě poslední oblast, která je podle mě nesmírně důležitá a je v těch materiálech důvodové zprávy zmíněna velmi okrajově, a to je prevence. Mnozí určitě i ve svém okolí, třeba i vzdálenějším okolí, jenom jsme se doslechli o takových případech rodin, které se rozvedou a kde dítě je předmětem sporu mezi rodiči a kde právě výživné funguje jako páka na toho druhého, ať už je to tak, že tam dochází k vyřizování nějakých jiných účtů, anebo je to tak, že dám příklad, co konkrétně jsem opravdu ve své praxi v rámci sociální oblasti už viděla vícekrát.

Myslím, že tady těm případům nepomůže ani náhradní výživné, ale tam by právě pomohla mnohem víc prevence při rozvodovém řízení jako takovém.